Já nevím, kde ta číslovka je.

Toť ode mě už dnes naprosto vše. Děkuji mnohokrát. Já také děkuji. Přeji vám hezký večer, paní kolegyně, páni kolegové. Nyní je přihlášen pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, každý poslanec může v tomto režimu § 109m vystoupit dvakrát. Já bych chtěl využít toho druhého vystoupení, abych poděkoval koalici, že neomezila řečnickou dobu na pět minut.

Snažím se tady zjistit, jestli nevyužívá už příliš, ale nevyužívá, může ještě hovořit. Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem tady stál před několika lety ke covidu, tak ten problém skutečně byl, že ta situace se měnila ze dne na den, a všichni víme, kolik lidí tehdy padlo za oběť a jaký to byl problém a proč to Poslanecká sněmovna musela řešit, a musela to řešit velmi pravidelně a vždycky po těch cirka 30 dnech, zatímco teď ta situace je pod kontrolou. Myslím si, že vláda odvádí velmi dobrou práci, má to nějaký plán, dostáváme tady pravidelné reporty, není to chaos. Takže pokud budeme myslet na ty policisty, hasiče, starosty a řadu dalších, kteří potřebují přesný, aspoň nějaký odhad toho, v jakém režimu budou fungovat následující dny, tak si myslím, že bychom jim to měli dát k dispozici. Nechceme přece, aby se rozmýšleli, že za týden nebudou vědět, co bude dál, a budou čekat, jak se tady v Poslanecké sněmovně zase dohádáme.

Pokud bude jakýkoli problém, pokud bude docházet k jakémukoli selhání, tak kdokoli má možnost vyvolat jednání na půdě Poslanecké sněmovny ohledně zrušení nouzového stavu.

Máme napsáno v zákoně o bezpečnosti, že nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Takže je jasné, že ústavodárce počítal s tím, že ta doba se může prodloužit nad 30 dnů.

Pokud samozřejmě se budou vydávat tyto interpretace, tyto subjektivní výklady, za nějakou závaznou interpretaci, tak se dostaneme do situace, že pak budou ústavní právníci natahovat a natahovat ten výklad, tak už to nebude důvěryhodné.

Nicméně to není tento případ, je to úplně jiná situace a podle toho bychom k ní měli přistupovat.

Takže já tady navážu na pana předřečníka. Myslíme si, že to prodloužení té doby, jak je navrhla vláda, je zcela v mantinelech toho, co ústavní zákon o bezpečnosti umožňuje. Rozhodně to nevybočuje z hranic právního státu.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Nyní nevidím žádného dalšího přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane předsedo. Děkuji, paní předsedkyně. Pěkný podvečer.

Já také děkuji a poprosím, pane předsedo, abyste toto usnesení předal i zpravodaji a abychom je měli k dispozici i tady na řídicím pultu. Nyní se hlásila s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová a pak eviduji dalšího přihlášeného. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nebudu tady už dlouho.

Možná příště je dobré tu být, pane předsedo, prostřednictvím paní předsedkyně. Já mám protinávrh.

A prosím, aby o něm bylo hlasováno. Děkuji. Nyní je přihlášen pan předkladatel, ministr vnitra Rakušan.